Pokud ano, chtěl bych slyšet nějaký příklad živnostníků, kteří dělají karuselové podvody. My bychom rozuměli tomu, kdyby vláda případně tuto povinnost ukládala v konkrétních položkách. Zejména v komoditách, které podléhají spotřební dani, protože na tom se asi shodneme, tam ty karuselové obchody a podvody existují a přinášejí největší ztráty pro státní rozpočet.

Pokud má někdo levnější produkty, tak těch faktur může být víc. Takže stovky u těch nejmenších. U těch největších to budou desetitisíce, statisíce.

Co s tím vlastně bude dělat kromě toho, že bude hromadit ta data?

Já se prostě obávám, že stát není ten, který je schopen ochránit takové množství dat. To je jeden okruh otázek. A poslední je, vláda velmi často říká a chválí se tím, a možná to i lépe funguje, nemám důvod jim nevěřit, jak jim funguje sociální dialog, jak nejenom s odbory, ale i zaměstnavateli apod. Tady byl podle mého názoru rozumný návrh Hospodářské komory, která bezesporu s vládou dialog vede, a ten byl odmítnut.

V bezesporu zajímavé, a řekl bych, odborné debatě o druhé snížené sazbě, když jsme o tom jednali poprvé, tak z tohoto místa jsme my občanští demokraté upozorňovali na riziko, které vznikne, pokud přijmeme druhou sníženou sazbu, a to v tom, že mnozí výrobci a producenti budou snášet argumenty, a mnohdy relevantní a pravdivé, proč by jejich produkt neměl být v první snížené sazbě, ale měl být v druhé snížené sazbě. Dotaz zní na pana premiéra či na pana zpravodaje.

Debata opravdu není jednoduchá, protože zdravotní důvody jsou relevantní, ale máme řešení. Možná to trošku vyhrotil s tím, že je to čokoláda nebo podobně, ale ten problém existuje a jsem si jist, když takhle budeme pokračovat, že při každém otevření DPH budou nové a nové návrhy, co převést z první snížené sazby do druhé snížené sazby.

Je to systémové řešení, pomůže to všem, nebudeme vystavováni my poslanci a poslankyně tlaku, a říkám, i oprávněnému, producentů, že zrovna jejich produkt patří do druhé snížené.

Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jenom pro doplnění debaty. Zaměření se na určité komodity by nepomohlo vůbec nic.

Ale co mají všechny tyto podvody společné, ať se týkají jakékoli komodity pochopitelně nikdo to nedělá v objemech do milionu měsíčně.

Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Rozpravu končím. Ptám se, jestli tu přestávku chcete, pane předsedo, po závěrečných slovech, až před hlasováním. Ptám se, jestli pan předseda vlády chce mít závěrečné slovo k rozpravě ve třetím čtení. Není tomu tak. Jsme těsně před hlasováním. Než dám slovo zpravodaji, vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09. Ještě si jenom zopakuji, pane předsedo, říkal jste 30 minut? Čtyřicet. Dobře.